Prosím pana poslance Okamuru a připraví se paní poslankyně Kovářová.

Česká republika ani celá Evropa nikdy není schopna vyřešit problémy na Blízkém východě tím, že přijmeme migranty. Řešením je ukončení války, kterou podporuje Turecko. Řešením je tlak na Turecko, aby skončilo s podporou války v Sýrii a naopak pomohlo obnově země, kde podporuje válku. Součástí tohoto tlaku, a v tomto smyslu to navrhuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, musí být neprodyšné uzavření jižní hranice EU, které by přišlo levněji než miliardy, které jste odsouhlasil posílat Turecku. Děkuji. Prosím paní poslankyní Kovářovou a připraví se opět pan poslanec Okamura. Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vás ještě jednou interpelovala ve věci nedostatku zubních lékařů, který má minimálně dva rozměry.

Ve svých předchozích interpelacích jsem poukazovala hlavně na to, že některé venkovské oblasti mají se získáním zubního lékaře dlouhodobé potíže. Dnes bych se chtěla věnovat rozměru druhému celkovému nedostatku zubních lékařů. Celá pětina zubních lékařů je totiž podle údajů České stomatologické komory ve věku 60 až 64 let. Dříve či později odejdou do důchodu. Na druhé straně příliv absolventů je nedostatečný. Váš příslib v reakci na jednu z mých předchozích interpelací, podle něhož budete uvažovat o zřízení meziresortní expertní komise, která se bude problému věnovat, je nedostatečný. Domnívám se, že jde spíše než o řešení tohoto problému o odsunování jeho řešení a že více užitku by přineslo posílení financování vzdělávání budoucích zubních lékařů. Podle střízlivého odhadu by měla postačovat částka ve výši přibližně 100 mil. korun. Vážený pane premiére, žádám vás, abyste se problematice nedostatku zubních lékařů začal spolu s příslušnými členy vlády intenzivně věnovat. Děkuji za písemnou odpověď.

Vážený pane premiére, máme dnes na výběr.

Přičemž víme, že Turecko je zároveň jednou ze zemí, která podporuje válku v Sýrii. Žádám vás o stanovisko vaší vlády. Proč prioritně prosazujete variantu migrace do Evropy a do České republiky místo zabezpečení našich hranic před migrací? Děkuji. Paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Mackovík. Vážený nepřítomný pane premiére, v poslední době se poměrně často hovoří o změnách jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a to v zájmu zefektivnění legislativního procesu. Hlavním představitelem těchto snah je přitom pan ministr financí Babiš. Víte, s tímto návrhem mám více problémů, ale za zcela pokrytecké považuji, že o potřebě reformy hovoří právě člověk, který jednací řád bohorovně ignoruje.

Podobně je na tom řada dalších kolegů, kteří se na ministra financí v různých věcech obrátili. Písemná odpověď, která na ústní interpelaci přijde přibližně s měsíčním odstupem a kterou připravují ministerští úředníci, už je často bez významu. Z věcného hlediska proto, že ji překoná rychlý vývoj, z ústavního proto, že v Poslanecké sněmovně jsou odpovědní členové vlády, ne ministerští úředníci. Nechci se do problému příliš zaplétat. Podstatné je, že čtvrteční odpoledne tráví pan ministr Babiš jinak. Jednoznačně v rozporu s jednacím řádem. Ignoruje tak zákon, ignoruje tak občany, které zde zastupuji. Ignoruje vlastní sliby o tom, jak bude makat. Ignoruje tak všechno a všechny. Vyzývám vás, abyste proti tomuto pohrdání Poslaneckou sněmovnou zakročil. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji. Prosím pana poslance Mackovíka.

A doslova jste minulý týden řekl, že referendum občanům nedovolíte. Prosím vás o zcela jasné, konkrétní informace, které vás vedou k tomu, že by tomu tak bylo, a v čem vidíte, že by ten vliv byl negativní pro české občany. A je podle vás v této souvislosti ruský vliv nebezpečnější než americký? Umíte vůbec logicky zdůvodnit, proč by Rusové měli být větším nebezpečím než Američané?

Je snad i Japonsko, které přímo s Ruskem sousedí, ve sféře vlivu Ruska?

Víte, pane premiére, o jediné základně, kterou by Rusové měli u amerických hranic?

Budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Prosím paní poslankyni Chalánkovou a připraví se pan poslanec Karamazov. Mám interpelaci na paní ministryni Marksovou. Vážená paní ministryně, v říjnu loňského roku jste veřejnosti prostřednictvím svého tiskového mluvčího oznámila záměr svolat během jarních měsíců tohoto roku setkání ministrů sociálních věcí zemí Visegrádu a společně s nimi projednat společný postoj k Norsku, které zadržuje děti cizí státní příslušnosti. Vzhledem k pokračujícím průtahům ze strany Norska v případu české rodiny Michalákových se proto chci zeptat, zda jste již kolegy v těchto zemích oslovila, kdy a kde toto setkání proběhne a zda navrhnete rozšíření této skupiny o země, kterých se problém odebírání a zadržování dětí s cizím státním příslušenstvím v Norsku týká. Aktuálně především Rumunsko. Takový krok bych považovala ve stávající situaci za logický a správný. Chci podotknout, že právě teď česká vláda je iniciátorem práce visegrádské skupiny.